Teď si dovolím pohled politický.

A najednou tady my zvedneme ruku, že to bude až do konce listopadu. Já tady nechci opakovat ta čísla ze začátku. Ony se ty argumenty prolínají.

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, o kterém jsem chtěl mluvit, tak tam už není.

Je to tam, je to tam, odvolává se na nějaké věci z dubna loňského roku.

Za mě: Není možné mít omezení základních lidských práv a svobod jakoby v záloze. To prostě není možné! Od toho je třeba ten nouzový stav, protože ten má tu věc, že vláda to může nařídit jenom 30 dnů a pak už si to musí tady vyžádat od Poslanecké sněmovny.

Já bych skoro řekl na základě těch výroků soudu, že on mezitím zreziví.

Proto jsem rád, že kolegyně vystoupila přede mnou, aspoň na to můžu nějakým způsobem reagovat.

Otázku má například v případě ustanovení, kterým je možné obecným mimořádným opatřením stanovit plošně jakousi samokaranténu všem lidem, kteří mají pozitivní antigenní test. A teď citace: Je potřeba vnímat, že to je zcela mimořádný nástroj na mimořádnou situaci.

My jsme s nějakým zpožděním, ale evidentně to směřuje k tomu uvolňování.